Poté bychom případně projednávali body z bloku smlouvy první a druhé čtení dle schváleného programu schůze. Odpoledne bychom se věnovali bodu 343, což jsou ústní interpelace. Eviduji jednu omluvenku. Z dnešního jednání od 9 do 13 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský. Zatím eviduji dvě žádosti na změnu programu. Nejprve požádám paní poslankyni Alenu Nohavovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vzhledem k tomu, že nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Nohavové, v tom případě, budeli ten návrh schválen, tak po jejím návrhu. Rozumím tomu dobře?

Než dám hlasovat, táži se, zda ještě někdo další si přeje vystoupit v souvislosti se změnou pořadu schůze.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 68. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Přečtu další omluvy.

Než otevřu první bod dnešního jednání, tak vás požádám o chvíli trpělivosti. Počkáme, než se do Poslanecké sněmovny dostaví paní Věra Jourová, členka Evropské komise.